Máme tady jednu faktickou, takže pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, vaše dvě minuty. A je to zatím poslední přihláška v rámci obecné rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, co si přesně volič přeje nebo nepřeje.

Je to oblíbený politik. Velmi oblíbený politik. Takže není pravda, že voliči to nechtěli.

A předjímat, co si jako nějaký volič přeje nebo nepřeje, to rozhodují volby. Takže buďme k němu spravedliví, on do toho šel s tímto a tu podporu prostě na městě, v kraji i do Senátu má naprosto brutální, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. Za sebe říkám, mně se to líbí. Takže vy máte dvě minutky.

Nyní ale s faktickou vás, pane poslanče Výborný, předběhne váš stranický kolega ještě, nebo jestli si dáte prostor.

Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl nejprve připojit k tomu, co tady zaznělo už od předešlých vystupujících poslanců směrem k tomu návrhu zákona. Já myslím, že to je skutečně velmi pokrytecké a že tady řešíme něco, co vůbec řešit nemusíme, protože to je přece věcí voličů, aby zvážili, koho v těch volbách podpoří nebo nepodpoří. A pak je to zodpovědností také těch, kteří jsou zvoleni a v těch funkcích pracují. Oni sami musí vědět, zda jsou připraveni věnovat ten čas ať už funkci toho starosty a současně poslance, nebo nikoliv. A potom se zodpovídají komu? No přece zase těm voličům. Na pozici ředitele gymnázia jsem dopředu avizoval to, že nedovedu si představit, že bych vykonával obě dvě funkce najednou a že po volbách, případně pokud uspěji, stanu se poslancem, že pozici ředitele gymnázia opustím. Také jsem to učinil. Ale prosím, to nechme skutečně na každém, na každém jednotlivém poslanci, zda v těch pozicích, kde jinde působí, toto dokáže nebo nedokáže skloubit.

Já tomu rozumím. Ale já si myslím, že to je věc jiná, kterou si musíte vyřešit v rámci vašeho politického hnutí, jestli to, co bylo řečeno, platí, nebo neplatí. A jestli to, co avizoval i premiér Andrej Babiš, platí, nebo neplatí. Ale vytvářet kvůli tomu zákonnou normu si myslím, že to je velmi, velmi nevhodné.

Ale toho Jiřího Čunka na Vsetíně skutečně všichni znají. A moc dobře věděli, koho volili. A možná právě proto uspěl v prvním kole senátních voleb. Nyní ještě do obecné... Nyní dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Ondřej Benešík a na faktickou se připraví ještě pan poslanec Ferjenčík. Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že skutečně by to měl rozhodnout volič. Ty možnosti jsou.

Myslím, že to je přesně ta cesta, že na to skutečně nepotřebujeme zákon a ať to volič rozhodne. Prostě pokud volič tu informaci má a zvolí kohokoliv do uvolněné funkce, do dvou uvolněných funkcí, tak asi ví, co dělá. Já si nemyslím, že by to právo mělo být voličům upíráno. Já jsem si ve své situaci svého času uvědomil, že to prostě nemůžu dávat, že to nejde. A už bylo nepraktické, abych se vzdal této funkce. Prostě jsem to nějakým způsobem dopracoval, dojel.

Já si myslím, že Jiří Čunek si víc peněz jak Zeman zaslouží.

Já jsem chtěl ještě reagovat na ten argument ohledně toho, že voliči si někoho tedy zvolili, a tak my to máme respektovat. Ale my když tady utváříme zákony, tak se snažíme dohlédnout ty jejich důsledky. A samozřejmě pro okresní město může být výhodné, když je jejich starosta poslanec.

Ale to ještě neznamená, že je to výhodné pro ten systém jako celek. A my potřebujeme najít nějakou rovnováhu mezi tím, abychom jako Sněmovna nebyli odtržení od reality, a současně tím, aby se tady neprosazovaly jenom lokální zájmy těch jednotlivých měst. Proto my jsme navrhli nějaké řešení, kde se snižuje motivace ty funkce kumulovat. A myslíme, že by to české politice výrazně prospělo. Nyní jedna faktická ještě, pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. A připraví se na faktickou pan poslanec Ivan Adamec a také pan poslanec Bartošek. Děkuji za slovo. Ale pořád si myslím, že ten institut tady prostě existuje, funguje. Mají stejné kompetence, mají stejnou odpovědnost, mají stejné možnosti. Jenom prostě za to berou symbolickou nebo žádnou odměnu. Ta možnost prostě tady je. A já znovu opakuji, já jsem prostě v té situaci byl. Já bych to tak jak Jiří Čunek prostě nedal. Ale on si prostě myslel něco jiného a voličům to jasně sdělil.

Já s tím absolutně nemám žádný problém. A například Jiří Čunek skutečně to takto voličům sdělil. Ale chápu i ten argument, že je to asi v mnoha případech velmi těžce pochopitelné. Ale ta možnost vzdát se, ale mít ty možnosti prospět svému městu, obci, kraji pořád tady je. Protože senátor je volený za určitý obvod a jeho povinností je, aby dělal všechno pro to, aby ten jeho obvod prospíval. Koneckonců my poslanci také.

Já to prostě budu vždy tak dělat.